Myslím, že to bude dostatečné tak, abychom se dostali k hlasování. Od toho Sněmovna má být, mnozí, i zástupci opozice, to opakovaně říkají prosím, pojďme pracovat, a ne tady trávit časy obstrukčním hlasováním. Děkuji pěkně. Děkuji za přednesení protinávrhu. Tímto tedy máme opět skoro bych řekla to stejné, co předtím, nicméně je to možné. Poprosím, abyste se všichni přihlásili vašimi identifikačními kartami. Zrekapituluji, zazněl návrh, který potom měl protinávrh, a sice pana předsedy Výborného k přerušení na dvě minuty. O tom protinávrhu nyní zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení na dvě minuty? Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu na přerušení. Kdo je pro?

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Tady bych jenom chtěla upozornit, že tohle všechno jsme si mohli ušetřit, právě pokud bychom dodržovali standardní postupy jednacího řádu. Pochopitelně k tomu se podrobněji vyjádřím, až budu komentovat ten postup, kterým se tam ten pozměňovací návrh, ten přílepek, dostal. Pochopitelně že je to velice překvapující způsob, jakým uplatnit pozměňovací návrh.

Děkuji.

Byť nyní projednáváme jiný tisk, tyto dva tisky spolu souvisí.

Proč o něm hovořím?

Pominemeli způsob jednání tisk jako tisk, někam to strčíme tak je na pováženou ignorace poslance vládní koalice k velmi racionálnímu stanovisku vlády. Byť jsem opoziční poslanec, musím konstatovat, že to stanovisko vlády je opravdu velmi dobře napsáno, a ne z pohledu politika, ale prostě je velmi racionální. Ocituji vám část stanoviska k tisku 110, sami potom uznáte, jak úzce souvisí s tímto tiskem. Vždy uvedu bod stanoviska. Bod 3 zmíněného stanoviska k tisku číslo 110: